To znamená, my jsme v této politice naprosto konzistentní. A kroky, které děláme, se v žádném případě vzájemně nevylučují. Padala tady celá řada věcí.

Takže si řekněme, co vlastně chceme. Poslední věc, ke které bych se chtěla vyjádřit, je ještě možná zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí.

No, to je pravda, to musím seriózně říct, to bylo v účinné právní úpravě.

Naopak, opak je pravdou. Složená daňová kvóta.

Víte přece, že se tady žádné daně nezvýšily, teď jsem vám naopak řekla, že se snížily.

A mimo diskusi o tom, zda došlo či nedošlo ke zvýšení daní jednoznačně přece každý z nás ví, že ne si dovolím uvést na pravou míru pojem daňová neutralita. Myslím, že s ním včera tady pracoval pan předseda Stanjura.

Klasickým, i když jednání daňově nepodpořené, může být ekonomicky, ekologicky, společensky lepší.

To už je hodně odborné.

Takže jsem chtěla, abyste znali korektní vysvětlení toho, co tu včera padalo. To byla paní ministryně. Máte slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, my už jsme se před chvílí domluvili s paní ministryní, že se můžeme v parlamentní rozpravě oslovovat napřímo. Takže já si dovolím to reflektovat a říct: Paní ministryně, já respektuji, že v politické diskusi je určitá míra demagogie součástí politické výzbroje a že je namístě, ale prostě to musí mít svoji míru.